Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Pane předsedo vlády, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh předmětné novely byl zařazen na program rozpočtového výboru na jeho 13. schůzi 2. října 2014 a na této schůzi nebyl podán ani projednán žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento vládní návrh zákona schválit bez připomínek.

Předně sděluji, že návrh na zamítnutí návrhu zákona ani ve druhém čtení nebyl podán. S prvním pozměňovacím návrhem ve Sněmovně vystoupil pan poslanec Petr Adam, který podal pozměňovací návrh ve smyslu zvýšení hranice množství plynu pro potřebu získání povinného zvláštního povolení k jeho nákupu pro malé subjekty z povinné hranice 10 tun na 20 tun plynu z důvodu administrativní náročnosti k získání povolení a tak, aby se zlepšily i konkurenční podmínky v plynu. Vydání povinného zvláštního povolení pro nákup je tedy administrativně velmi náročné a zatěžuje jak žadatele, tak i státní správu. Tento pozměňovací návrh má tři části, tři jednotlivosti, a protože pozměňovací návrhy A1 až A3 se týkají problematiky, která spolu koncepčně souvisí, vyžadují i společné hlasování. Proto navrhuji, aby se o nich hlasovalo společně. Ano. Vaše stanovisko, pane zpravodaji?

Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.